Zahraniční politika musí mít obsah, musí být výsledkem politického procesu, musí být výsledkem diskuse, tak aby měla podporu opozice, aby měla podporu široké veřejnosti, a zároveň její obsah, formulování a především realizace musí být opřeny o ústavní rámec právního řádu. Ani to, jak ukážu ve svém vystoupení, není v České republice naplňováno.

Prosím, pokračujte. Děkuji. Tedy zopakuji, že síla a míra zranitelnosti středně velkého či malého státu, jako je Česká republika, se neodvíjí pouze od jeho geografické polohy, demografického vývoje, ekonomické výkonnosti a vojenské síly, ale zranitelnost i síla závisí také na vnitřní politické, administrativní a sociální soudržnosti a na kvalitě vládnutí.

Vláda samotná je v zásadních obsahových otázkách našich zahraničních priorit nejednotná. A to zdůrazňuji. Ne že je tady neshoda mezi vládou a opozici v zahraničněpolitických prioritách. To už je samo o sobě špatné. Ani vláda nemá jasno, co jsou její zahraničněpolitické priority.

Prosím, pokračujte.

Ledovce, který ukazuje, jak nekoncepční a nejasná je naše zahraniční politika. Vzpomeňme si jenom na zmatky a konflikty týkající se evropské migrační politiky, resp. třeba otázky přijímání migračních kvót. Zatímco ministr vnitra kvóty odmítal, ministr pro lidská práva nás přesvědčoval, že máme přijmout i násobně více uprchlíků, než by nám kvóty určovaly.

Dalším příkladem by mohly být nejednotné výroky ministra zahraničí Zaorálka a premiéra Sobotky třeba k politické podpoře šéfa Evropské komise Junckera. A takových příkladů nejednotných postupů a postojů v zahraniční politice bych mohl přinést celou řadu. Nejednota stran ve věci zahraniční politiky nebo nejednota uvnitř vlády a celková nejednota ve věci zahraniční politiky vytváří zmatek a vakuum, které zaplňuje aktivně prezident, a tím narušuje Ústavou daný řád, že za zahraniční politiku je zodpovědná vláda.

A když jsem u Pražského hradu, tak musím připomenout, že Pražský hrad má být místem, kde má být podporováno hájení českých zájmů v zahraničí, ale místo toho se Hrad stal tím, čím se nemá stát, autonomním centrem zahraniční politiky a bohužel i obhajoby některých zahraničních zájmů v České republice. Toto centrum ale platí všichni daňoví poplatníci a nezmění na tom nic ani pokusy pana premiéra prezidentovi zpětně zakázat některé věci, jako třeba jeho státem placenou výpravu na konferenci pořádanou ruským oligarchou. Já bych vám rád v této souvislosti, pane premiére, připomenul vaše vlastní slova z prohlášení čtyř ústavních činitelů, kde se říká, že osobní aktivity některých českých politiků nejsou výrazem oficiální politiky České republiky. A bohužel tato věta v té souvislosti, ve které ji tady uvádím, plně ukazuje, že to takzvané prohlášení čtyř ústavních činitelů nedává žádný smysl, nedává žádný smysl obsahově ani politicky. A i přes toto nestandardní prohlášení bylo výsledkem naší zmatené zahraniční politiky vůči Číně zrušení návštěvy ministra zemědělství Jurečky v Číně, kde měl otevírat trh českým zemědělcům, a to v době, kdy se Ministerstvo zahraničí i Ministerstvo zemědělství pyšní podporou agrární diplomacie. Takže se ukazuje, že tou nestandardní, neobvyklou, ponižující politickou deklarací jsme reálně nezískali vůbec nic. Pouze jsme si tady vytvořili nějaký diplomatický precedens, který poslal významný signál o vychýlení a jednostrannosti naší současné zahraniční politiky vůči některým zemím, jmenovitě Číně. Abyste mi správně rozuměli, já nechci zpochybňovat realitu ekonomického a mocenského postavení Číny v současném mezinárodním uspořádání, já zde nechci ani v náznaku zpochybňovat snahu české vlády diverzifikovat český export mimo Evropu. To všechno je v pořádku. Otázka dnes ale už nestojí, zda s Čínou obchodovat a rozvíjet vztahy, ale otázka stojí, jak s Čínou rozvíjet vztahy a jak s Čínou obchodovat. K tomu, aby naše vztahy s Čínou byly pro Českou republiku přínosné a užitečné, tak kupříkladu nesmějí být privatizovány v rukou několika jednotlivců. Bohužel jsme svědky toho, že většina objemu investic do České republiky je realizována prostřednictvím smíšené Českočínské komory vzájemné spolupráce, kterou vede bývalý ministr obrany a podle médií poradce premiéra pro Čínu Jaroslav Tvrdík, a jsme svědky regionální expanze čínských investic, kterou například podporuje další bývalý ministr zahraničí a tentokrát poradce prezidenta Jan Kohout nejenom prostřednictvím jím založené českosečuánské obchodní rady. Tato situace by nás měla vést k tomu, že bychom si měli jako Česká republika a především je to úkol vlády jasně definovat strategická průmyslová, technologická a bezpečnostní odvětví, která budeme před zahraničním vlivem a investicemi chránit. Vývoj vztahů s Čínou je dobrým podnětem k tomu, aby to vláda co nejrychleji udělala.